Děkuji za slovo. Paní a pánové, pan ministr sdělil veškeré podstatné podrobnosti, které bylo třeba sdělit, nebudu je tedy opakovat. Jenom chci poznamenat, že my zemědělci pracujeme koncepčně a perspektivně a že k tomuto tématu proběhl v uplynulých týdnech na půdě Poslanecké sněmovny seminář, kde všichni, kteří byli nebo budou dotčeni tímto zákonem, měli šanci se k tomu velmi podrobně vyjádřit. Protože se to týká výrobců tabákových výrobků, je tam, i z hlediska termínů a lhůt, které jsou dány, je tam dobře, kdyby to přišlo do účinnosti k 20. květnu, abychom zkrátili lhůtu k projednání a aby také byl dostatek času na to, aby stačili výrobci přejít na nové podmínky. To znamená minimálně ty tři měsíce jsou tam zapotřebí, abychom ten prostor dali. Já osobně tento návrh zákona podporuji jako zpravodaj včetně jeho přikázání zemědělskému výboru, protože tam to bezesporu patří, včetně zkrácení lhůty tak, jak bude navrženo panem ministrem. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.

Hezké a příjemné pozdní odpoledne nebo dobrý podvečer, dámy a pánové.

Pan ministr tady vlastně všechno podstatné řekl.

Co se týká potravin jako takových, tak samozřejmě určitě tady bych chtěl říct, že vítám to, že tady vzniká vlastně pojmenování české potraviny, kdy je potravina ryze česká, což si myslím, že je dobré, že se to zavedlo. Co mi trošičku ale komplikuje život a bude to komplikovat i spotřebitelům, je, že zase vzniká nová značka Česká potravina nebo nápis Vyrobeno v České republice, což bude trošičku s dalšími značkami, jako je Klasa, Regionální potravina, Český výrobek, Česká kvalita atd. trošku dělat problémy spotřebitelům.

Musím říct, že samozřejmě, když tady bude shoda, tak určitě ano.

Takže tolik tedy, děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Paverovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté s přednostním právem pan ministr.

Co se týká toho dalšího využívání potravin, nebo resp. takhle. Ten zákon dále více soustřeďuje kompetence na potravinářskou inspekci, což si myslím, že je správně. Vy to máte v koaliční smlouvě, ale už v minulosti jsme tenhle spor s panem kolegou Hegerem řešili. Ono není možné zůstat na půl cesty.

Nicméně znovu říkám, jsou tam variantní řešení dalšího postupu, protože právo Evropské unie nám dává nějaké možnosti.

Myslím, že nadpis je správně.

To není úplně jednoduchá otázka, a proto bych prosil, zdali by se k tomu ministr nějak nevyjádřil.

Určitě k tomu bude debata na zemědělském výboru a nemyslím si, že bude úplně jednoduchá, jakkoli to vypadá velmi snadně. Pan kolega ještě tady mluvil o tom označení české potraviny.